Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ano, pan poslanec Vácha. Já jsem v rozpravě navrhoval jako garanční výbor pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost. Je tady nějaký další návrh? Tak budeme nejprve hlasovat o tomto protinávrhu.